Návrh byl přijat. Další prosím. Děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne, budeme tedy pokračovat bodem II propůjčení Řádu T. G. Masaryka. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji, pane předsedající.

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 207, přihlášeno 161 poslanců, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane místopředsedo.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane místopředsedo.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? V hlasování číslo 210 přihlášeno 162 poslanců, pro 114, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 211, přihlášeno 162 poslanců, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? V hlasování číslo 212 přihlášeno 162 poslanců, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane místopředsedo. Další návrh je pan podplukovník Jiří Pavel Kafka. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? V hlasování číslo 213 přihlášeno 128 poslanců, pro 121, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. První návrh je pan Jiří Holeček. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane místopředsedo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Další návrh je pan profesor Milan Zelený. Zahajuji hlasování.

V hlasování číslo 216 přihlášeno 130 poslanců, pro 75, proti 6. Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? V hlasování číslo 217 přihlášeno 135 poslanců, pro 119, proti 1. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 219, přihlášeno 135 poslanců, pro 114, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále paní Martina Sáblíková. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 221 přihlášeno 135 poslanců, pro 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.